Já věřím, že jsem ty, kteří mě poslouchali, kteří poslouchali ta čísla, počítali v hlavě, představovali si to, kteří nejsou ideologicky zaslepeni, přesvědčil o tom, že ten systém je nejenom zbytečný, že zatíží podnikatele a drobné živnostníky a nás všechny, ale že je svým způsobem i nebezpečný a že bude stát všechny, všechny daňové poplatníky, stát, živnostníky, podnikatele, neadekvátní náklady a že se vůbec nevyplatí.

Já si těch lidí vážím, vím, že je potřeba pro ně něco dělat. A to nejlepší, co pro ně stát může udělat, je, že pro ně nebude vytvářet další a další komplikace, ale umožní jim, aby mohli svobodně a poctivě podnikat. A k tomu, dámy a pánové, elektronická evidence tržeb, registrační pokladny ani trochu nepřispívají, ba naopak. Občanská demokratická strana chce a bude hájit zájmy pracovitých aktivních lidí, a proto vám slibuji, že uděláme všechno pro to, aby takto špatně navržený zákon, takto škodlivý zákon nespatřil světlo světa a nebyl Poslaneckou sněmovnou přijat. Já vám děkuji, pane předsedo, za váš příspěvek do rozpravy. Eviduji jednu faktickou poznámku, kterou má přihlášenou pan poslanec Nykl, a poté řádně přihlášený do rozpravy pan poslanec Beznoska. Máte slovo. Děkuji za slovo. Já jsem si rád vyslechl pana profesora Fialu, ale polemizoval bych s tím jeho bodem číslo 4, kde mluvil o tom, že v Chorvatsku poklesl počet podnikatelů po zavedení EET. Já jsem o tom tady už minule mluvil. My vycházíme z dat chorvatského statistického úřadu a tam je to tak, že sice klesl počet podnikatelů jako fyzických osob, ale je tam nárůst podnikatelů jako právnických osob, takže celkově se počet podnikatelských subjektů zvyšuje, jsou to jasná data, mám to tady na grafech a když tak vám to pak předám.

Takže buď máme dvě Chorvatska, nebo se bavíme o různých statistikách. Ale ta naše hovoří o naopak kladném čísle. Já vám děkuji. Faktickou poznámku pan předseda Stanjura. Prosím. A už jsme zase v tom Chorvatsku.

Že to velkým funguje, to je taky pravda. Přečtěte si, kdo na tom vydělal nejvíc, která firma, obrovská, největší firma v Chorvatsku z toho profituje.

Ale jestli nechcete, a snažíte se o to dneska celý den, že není Chorvatsko ten vzor, tak si vyberte buď je, nebo není.

Pořád slyším podle Chorvatska, chorvatského.

Další faktickou poznámku má nahlášenou pan poslanec Votava. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo.

Vy jste také řekl, že zkrachují především ti poctiví podnikatelé. Já chápu, že zkrachují ti nepoctiví nebo přestanou podnikat, protože nebudou moci krátit tržby, tak se jim to třeba nevyplatí, aby už dále podnikali, to chápu. Ale poctiví podnikatelé, kteří tedy přiznávají všechny tržby, prosperují, tak se chci zeptat, v čem to je, že zkrachují.

Já vám děkuji, pane poslanče. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Urban, po něm pan předseda Stanjura. Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, kolegové, já jsem tady jednu otázku položil, nikdo na ni neodpověděl, tak položím jinou.

Nevím to.

No ale předpokládám, že v každém případě chceme vstoupit do eurozóny, aspoň to tak deklarujeme, v nějakém čase, tak ten systém by tady jistě neměl platit dva, tři, čtyři roky, ale měl by být dlouhodobější, a jestli tedy v tomto směru je počítáno s tím, že se bude platit v České republice eurem. Tak to je otázka. A potom poznámka. Jestli tedy je pravda, že 300 tisíc živnostníků, 10 mld. ročně příjem, tak není složité pro nikoho vypočítat si, o kolik by se měl zvýšit obrat jednoho daného podnikatele v daném roce. Tak jestli dobře počítám nahrubo, samozřejmě, můžete se někdo se mnou přít tak je to asi o milion korun by měl ten drobný podnikatel zvýšit svůj obrat, aby byl schopen vyprodukovat do státní pokladny tuto částku. Tak to se mi nezdá úplně pravděpodobné, že by v průměru v každé vesnické hospodě byl ten obrat za rok o milion korun vyšší.

Já vám děkuji, pane poslanče.